Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, naprosto musím odmítnout tady toto osočování ze lží a na druhou stranu velmi mě mrzí, protože nevím, o jaké schůzce mluvíte, když jsem byl seznamován s výsledkem přípravy této směny, tak to bylo v kanceláři ministra obrany, na mém resortu za přítomnosti pracovníků a náměstků z obou dvou resortů, takže nevím, o jakých jednáních vy mluvíte.

Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se vyjádřil jednak k průběhu, jednak k některým otázkám, které tady dnes zazněly.

Ale protože mě paní bývalá ministryně financí vyzvala, odpovím na některé otázky teď. Ale ještě než začnu, tak mi prosím dovolte, abych řekl následující. Já jsem tady dneska poprvé.

Takže dovolte mi pohled člověka, který je tady poprvé.

Dále.

Ta první byla, že Česká národní banka je jedinou bankou, která navyšuje úroky. Není to pravda, protože úroky navýšila polská národní banka, maďarská, rumunská, Norsko, FED oznámil, že ukončí kvantitativní uvolňování do konce března, přestane vykupovat dluhopisy a oznámil trojité navýšení úrokových sazeb do konce roku.

Ale tím nechci komentovat rozhodnutí bankovní rady.

Zmínili jste tady, že jste našli peníze. Peníze se možná najdou někde v lese nebo na zastávce autobusu. Vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili a zadlužili jste tento stát ještě víc, zadlužili jste naše děti, takže prosím pěkně, dodržujme přesně ty technické pojmy, stejně jako pojem průmyslová velmoc.

Takže my jsme průmyslový stát, v tom máte pravdu, ale rozhodně nejsme průmyslová velmoc.

Já se přiznám, že v některých těch oblastech, kdybych byl dále v korporaci, tak bych asi udělal něco jako forenzní audit. Nemáme na to úplně čas, ale jsou tam oblasti, kdy můj souhlas s tou připraveností není úplně tak velký, a ještě před tím, než rozhodneme, jak budeme postupovat dál, si uděláme ještě jednu analýzu, jestli nám na základě toho rozhodnutí v budoucnu nehrozí nějaký problém.